Co se týče ostatních návrhů, které tady zazněly a které si dovolím jenom velice krátce říci podpoříme vše, co bude k smyslu toho, aby se vyšetřila tato situace. Chci ale upozornit, že některé návrhy, které tady již zazněly, jsou kontraproduktivní, popřípadě docela problematické.